Děkuji za slovo. Tady je usnesení číslo 642 z února loňského roku, ve kterém je zavázána vláda tím, že bude průběžně informovat Sněmovnu o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou. To, že je to vaše povinnost, že to neděláte, že to je vykřičeno opozicí, a ještě to zamítnete, tak pak opravdu nekřičte do médií, jakým způsobem bojujete proti migraci, protože to není pravda.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

No tak co chcete dělat ve středu?

Přece nechceme jet ve středu domů.

Nyní pan poslanec Michal Kučera, pokud trvá na své přihlášce. Ano, je tomu tak. Potom pan poslanec Mihola. Děkuji za slovo.

Tam zaznělo to ono jasné a rázné možná.

Děkuji. Pan poslanec Mihola nyní.

Vážení kolegové, já jsem skutečně v tom nejlepším domnění se snažil jednat se všemi kluby.

Souhlasím samozřejmě s tím, aby proběhlo opoziční okénko.

Tak.

Tři týdny.

A dneska budeme dělat body 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže napočteme asi 80 bodů, které mají pro vládu větší prioritu.

Neměli. Když jsme navrhovali ve čtvrtek po písemných interpelacích, kde jsou smlouvy, tak jste byli proti.

No to je velmi důležité, aby čeští daňoví poplatníci platili dluhy jiných aspoň pro vládní většinu. A to je velmi důležité pro Brusel a budeme velmi pochváleni, pokud to vládními hlasy schválíte, tuto dohodu.

Prosím, pane předsedo.

Já bych chtěl vážně poprosit: přestaňme už ze Sněmovny dělat větší holubník, než je zapotřebí.

Tak jak dostanou to číslo, tak to bude to pořadí. A pokud přijde nějaká doopravdy závažná tematika, o které ne pouze vládní většina, ale například třípětinová většina je přesvědčena, že je třeba ji projednat přednostně, tak právě ta třípětinová většina může rozhodnout o tom, že ten bod se předřadí. Nic víc, nic míň.

Každý je vnímáme trošku jinak, já rozumím tomu, že vláda má vládnout a k tomu potřebuje podporu parlamentu, ale rozumím také tomu, a věřte, po těch letech v opozici vím, co to je, že opozice není hloupá, že vládní koalici vždycky nebo téměř vždycky poskytuje dobré rady zdarma. A dobrá vláda by se velmi pečlivě měla opozičních myšlenek, námětů a návrhů držet a vytěžit z nich to nejlepší, protože nic špatného, věřte, v tom není. Takže pojďme se bavit o takové změně jednacího řádu, která nebude omezovat demokratická práva a zavede konečně pořádek do toho, že se tisky budou projednávat v pořadí tak, jak byly do Sněmovny dopraveny. Děkuji. Dobrý den. Pan předseda Mihola se hlásil. Děkuji za slovo. Já si pana předsedy Stanjury vážím z mnoha důvodů, ale teď před chvílí mě velmi zamrzel. Já už tady podle těch výroků a slov opravdu skoro ztrácím naději na nějaké řešení nebo na nějakou rozumnou domluvu, protože když se mění program, který je stanoven, nikdo ho nerozporoval a řekli jsme si: 14 dní probíhá tímto způsobem a pozor, jsou tam zařazeny opoziční body. To není jenom koaliční program. Koalice vyšla vstříc.